Sněmovna ale tento návrh zákona zamítla. To dneska všichni vidíme.

Už dávno víme, že továrnu sice nelze odvézt, jak se argumentovalo už na počátku 90. let na tehdejší podporu masivní privatizace státního majetku, ale lze ji, když to řeknu zjednodušeně, zavřít. I když příklad pana Zdeňka Bakaly ukazuje, že neomalený podnikatel může pocházet odkudkoli a ani zahraniční investor nemusí být zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro místní obyvatele.

Děkuji paní poslankyni Halíkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Ale pokud se podíváme na běžný život, tak pokud morálně a podnikatelsky selže drobný živnostník nebo malá firma nebo morálně selže a pracovně selže zaměstnanec, pak tito lidé většinou nesou plnou odpovědnost za toto selhání.

Chci se zastavit nad dvěma částmi tohoto problému a ta první je prodej zmíněných bytů, problém znaleckých posudků. Jestliže byty byly převedeny za cenu, která neodpovídala skutečné hodnotě, a jestliže celý majetek OKD byl privatizován za cenu, která neodpovídala reálné ceně, to znamená, že došlo ke zkreslení znaleckých posudků, pak by stát kromě jiného měl požadovat náhradu i od těch lidí, kteří vyhotovovali znalecké posudky pro rozhodování vlády.